A moje poslední otázka směřuje k tomu já jsem tu již zmiňoval, že problém nečiní ta zcela jasná opatření, to znamená, hospody zavírají v osm hodin, to je každému jasné, ale problém činí taková ta hraniční ustanovení nebo hraniční situace, kam se to vlastně dá podřadit. Vzpomínám si velmi na to, když se řešilo, jestli jsou taneční tedy sportovní tanec, anebo nikoliv.

Děkuji.

Děkuji za odpověď.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Proto mám na vás několik dotazů.

Děkuji za vaši odpověď.